Konstatuji, že princip stropů není uplatňován ve všech zemích Evropské unie, jak se často tvrdí, viz například Belgie, Dánsko, Maďarsko, Slovinsko, ale v řadě zemí jsou pak stropy na daleko vyšší úrovni než v České republice, takže dopady do státního rozpočtu či jiných rozpočtů jsou nižší. Nebudu zdržovat výkladem svého vidění solidarity. Jen upozorním, že dle různých zdrojů by zrušení stropů přineslo do státní pokladny, a tedy i do virtuálního důchodového účtu, 10 až 18 miliard korun ročně. Děkuji předem za vaši podporu. Děkuji vám, pane poslanče. Nyní se svým návrhem na změnu pořadu jednání pan poslanec Martin Kolovratník. Prosím, máte slovo. Přeji dobré odpoledne. Budu mnohem stručnější.

Je to z toho důvodu, že jsme měli vypsanou lhůtu na návrhy. Dva návrhy jsme obdrželi a volební komise je dnes projednala. Takže pokud by to bylo možné, zítra v tom bloku volebních bodů jako první, abychom veřejným hlasováním se vypořádali i tedy se zmiňovanými změnami v orgánech Poslanecké sněmovny. Děkuji. Takže jako úplně první bod v rámci těch volebních bodů? Jako další se svým návrhem vystoupí pan poslanec Václav Votava. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové.

Bez tohoto stanoviska těžko můžeme státní závěrečný účet projednávat, byť bych si to velice přál, abychom to projednali co nejdříve a nepokračovali tak v tom, co se dělo minulé roky, kdy jsme projednávali za dva roky zpátky státní závěrečný účet. Děkuji. Nyní se svým návrhem vystoupí pan poslanec Bohuslav Svoboda.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Hezké odpoledne, kolegyně a kolegové. Na rozdíl od svých mnoha předřečníků tady nestávám opakovaně s nějakým návrhem na změnu zákona.

V případě, že budou přijaty body kolegyně Černochové, bude se postupně posouvat vlastně až na páté místo.

Obor praktický lékař pro děti a dorost je významným oborem primární péče. Je odpovědí na potřeby české společnosti a soustavy péče o děti a dorost v naší zemi s důrazem na primární péči, s důrazem na prevenci, s důrazem na přesun péče z oblasti lůžkové do péče ambulantní, tzv. subsidiarity.

Když si to uvědomíme, je jasné, že každý tento obor by měl trošičku jinou náplň té své specializace, tak aby byl připraven na to, jak jsou ty dva obory od sebe rozdílné.

Ty čtyři roky finální přípravy jsou plně v souladu se směrnicí Evropské unie, nejsou kratší, než je požadováno.

To, co je zásadní, že ta novela umožňuje volný přechod z jednoho oboru do druhého po doplnění nějakých kurzů nebo doplňujícího vzdělávání a to doplnění vzdělání je relativně velmi krátké, nebude to ani jednu, ani druhou stranu omezovat a skutečně to povede k tomu, že praktičtí lékaři pro děti a dorost a pediatři budou mít stejnou šanci na trhu práce. Zájem o praktické lékaře pro děti a dorost je veliký. V současné době se vlastně hlásí přes 80 uchazečů o tento obor. Kdybychom tento obor zrušili, zájem o praktického lékaře pro děti a dorost bude významně oslabený a péče o děti, péče, která je naprosto zásadní, která má zajistit předcházení chorobám, bude skutečně ohrožena, protože obor praktický lékař pro děti a dorost je oborem, který je dneska plně, nebo většinově naplňován lékaři, kteří jsou ve věku blízkému věku odchodu do důchodu.